A musím zareagovat na pana předsedu poslaneckého klubu KSČM, pana Kováčika. Můžete nás urážet a vymýšlet si, jak chcete. A jestli něco patří k vám a mohl bych vybrat třeba tři slova, tak to jsou justiční vraždy, statisíce politických vězňů a statisíce emigrantů z Československé republiky.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych navrhoval, abychom skutečně šli k tomu, že budeme hlasovat o vrácení do druhého čtení. Nicméně pro další postup.

A spíš bych tak zásadní věci a u dalších ekonomických věcí, kde se zasahuje do tržní ekonomiky, prostě aby to předkládala vláda jako vládní návrhy se řádným vypořádáním mezirezortu.

Nejsou k tomu udělány řádné analýzy, neprojde to mezirezortním připomínkovým řízením a skutečně potom ty škody a to nefungování zákonů anebo zkreslené fungování je děsivé. Prosím, ukončeme možná tuto debatu, nechci nikoho omezovat, a pojďme se domluvit na nějakém racionálnějším řešení. Ale zásadní věci by neměly být věcí pozměňovacích návrhů. Pokud se týká ještě těch věcí. Velice opatrně prosím při sbírání nápadů ve světě. Ale když se potom podíváte na rozsah, kdo co schvaluje, jak, podobně s investičním pobídkami je to velice střídmé. Pozor na to!

Děkuji. Ostatně soudím, že tohle přetahování už by mohlo skončit a mohli bychom pokročit kousek dál v programu.

Ne vždycky se alternativa stane alternativou a ne vždycky jsou občané s tou alternativou úplně spokojeni.

Děkuji. Děkuji. To byl poslední fakticky přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Stále dopoledne. Já bych vás požádal o desetiminutovou pauzu na poradu klubu Úsvit.

Ale nejdřív uzavřu rozpravu.

Předtím ale rozhodneme o vrácení do druhého čtení, tak jak navrhl pan kolega Stanjura.